Doufám, že jsem byl srozumitelný, zabralo to trošku více času, než jsem chtěl, ale snad to ušetří čas, který bychom poté trávili tou debatou. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Pan poslanec Gabal. Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já mám jenom drobnou otázku.

Děkuji za slovo.

Já doufám, že to vnímáte, že to čtete... Kolegyně a kolegové, já vás prosím o klid. Prosím pravou stranu sněmovny o klid, zejména ty, kteří stojí před lavicemi. Děkuji. I za mnou! Já doufám, že to vnímáte, ty maily, že to čtete. Uvědomme si, co jsme slibovali na začátku Poslanecké sněmovny v poslaneckém... Pan poslanec má pocit, že je rušen, takže... Obávám se, že nejsem zdaleka sám, kdo tady stává... A je to marné, je to marné! Tak jako když něco po panu premiérovi chceme, je to taky marné, aby odpověděl. Prostřednictvím pana předsedajícího pane premiére, odpusťte si ty nevhodné poznámky. Jste opravdu trapný. Pane poslanče, já vás prosím, abyste se věnoval svému vystoupení. Můžete pokračovat. Ještě jednou prosím sněmovnu o klid. Já zareaguji na slova pana premiéra. Tak a teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct.

Věřím ve zdravý rozum této Poslanecké sněmovny, že neuděláme další ústupek a odmítneme to, aby cizinci na našem území měli volební právo. Co mě k tomu názoru vede?

Prosím, podpořme pozměňovací návrh, o kterém hovořil Jeroným Tejc. Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, paní poslankyně Hnyková.

Děkuji za slovo, přeji všem dobré ráno.

My jsme taky pro podporu toho pozměňovacího návrhu, který přijal ústavněprávní výbor, ale mě zajímá stanovisko, pokud se to vypustí, zda to opravdu bude platit. Pane ministře, jak to tedy je? Pokud nejsou žádné další faktické poznámky, tak má slovo pan poslanec Mihola, po něm pan poslanec Plíšek. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já především děkuji za to dovysvětlení panu kolegovi Tejcovi. My jako klub KDUČSL tento pozměňovací návrh ústavněprávního výboru podpoříme, tedy nechceme, aby cizinec s přechodným pobytem měl volební právo, aby to bylo explicitně jasné. Prosím pana poslance Plíška, poté je přihlášen pan poslanec Grospič, pan poslanec Kubíček a pan poslanec... Tak potom. Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já jenom krátce shrnu stanovisko poslaneckého klubu TOP 09. Myslím si, že není nutné dělat z tohoto zákona nějaké politikum a hrát nějaké politické či národní vášně. My také podpoříme pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, protože skutečně volební právo cizinců s přechodným pobytem by mohlo být v některých situacích zneužito, a jestli se nemýlím, evropské předpisy nám nutí uznatelnost tohoto volebního práva pro cizince s trvalým pobytem. Takže si myslím, že budeme v souladu i s evropskými předpisy. Také doplňuji, že celá řada evropských zemí nerozeznává institut trvalého a přechodného pobytu a hovoří spíše ve velké části zemí o trvalém pobytu. Takže myslím, že to je v pořádku, a my tento návrh ústavněprávního výboru podpoříme. Já bych chtěl také ještě dodat, ono to tady nepadlo, že na tuto změnu volebního zákona čekají potenciální kandidáti na prezidenta republiky, protože tento zákon upravuje některé podmínky z hlediska petice kandidáta pro přímou volbu prezidenta republiky s tím, že se tam doplní nový údaj, a to číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Je jasné, že bychom se v Poslanecké sněmovně neshodli na změně Ústavy, tak zůstane zachován ten počet podpisů 50 tisíc. Ale musíme zareagovat na nález Ústavního soudu a myslím si, že číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu není zneužitelné, není veřejně dostupné, a tudíž povede k větší věrohodnosti podpisů. Takže za náš poslanecký klub mohu deklarovat, že my s tímto návrhem novely volebního zákona, budeli schválen ten pozměňovací návrh, nemáme problém a jsme připraveni ho podpořit. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já myslím, že se nemusíme předhánět v tom, kdo všechno podpoří pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který je podle mého názoru naprosto správný a vyjasňuje to, co jsme si tady už v těch předcházejících minutách řekli. Jenom bych chtěl jako předseda evropského výboru říct, že právo, volební právo pro komunální, pouze komunální volby a volby do Evropského parlamentu mají naši občané, nicméně s trvalým pobytem nebo s pobytem v kterémkoli členském státu v těchto členských státech také. Nejedná se o to, že my přiznáváme někomu něco víc, než oni přiznávají nám. To, že přechodný pobyt je velmi problematický a že toto podpoříme, a věřím tomu, že většinově podpoříme, je snad jasné.